Ještě jednu poznámku k dohodě o rozpočtu.

V principu zdroj nedohody bych interpretoval poněkud odlišně než pan premiér a to je otázka, kdy bychom chtěli dosáhnout mezinárodně závazné hranice 2 %. Na tom dohoda nebyla. Ale jednu důležitou věc ta smlouva obsahuje, a to že protiváhou navýšení výdajů na obranu je výrazné zvýšení kontrolní a strategické role výboru pro obranu, kde prostor pro opoziční kolegy bude, myslím, dostatečný a budou vždycky mít své slovo k tomu, abychom se dohodli na tom, kam mají strategické investice směrovat, a to dříve, než o nich ministerstvo bude závazně rozhodovat.

Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak zde mám jednu omluvenku.

Děkuji, pane místopředsedo.

Musím říci, že tato norma se projednává dlouho, opakovaně ve výboru pro obranu. Přesto si dovolím upozornit, jak jsem to udělal již minule, že jsem přesvědčen, že měly všechny normy z branné legislativy být projednávány pro svoji provázanost společně. Cílem novely zákona bylo zavedení kariérního řádu, zvýšení konkurenceschopnosti vojáků na trhu práce, zjednodušení odměňování vojáků z povolání a personální stabilita Armády České republiky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud si vzpomínáte, tak jsem při svém vystoupení při prvním čtení kritizoval původní snahu Rusnokovy vlády, aby byl návrh projednáván ve zkráceném řízení podle § 90 jednacího řádu, jelikož návrh obsahoval řadu chyb. Tehdy mě právě pravicová opozice kritizovala s tím, že na projednávání přece byl dostatek času. Já bych chtěl poděkovat Ministerstvu obrany a panu ministrovi, protože jsme projednávali tento návrh zákona velmi důkladně a řada pozměňujících návrhů, které přijal výbor pro obranu, je důkazem toho, že jsem měl tehdy pravdu. Dovolte mi velmi krátce sdělit, že většina mých připomínek je zahrnuta v komplexním pozměňujícím návrhu výboru pro obranu, a přestože mám osobně některé systémové výhrady k návrhu zákona, tak podporuji přijetí tohoto komplexního pozměňujícího návrhu. Říkám to proto dnes, že z důvodu své zahraniční cesty, pokud se tento zákon nebude schvalovat v pátek, tak se zřejmě nebudu moci zúčastnit třetího čtení zákona. Co se týká diskuse, která tady byla, dovolím si pár poznámek.

Doporučení. Opakovaně. Protože pokud by to byl závazek, tak by měl být vymahatelný a to není. Druhá poznámka. Nebudeme se bavit o tom, zda byla první slepice, nebo vejce, ale fakta jasně hovoří, že když končila sociálně demokratická vláda, tak opravdu se vydávala 2 %. A pokud bychom chtěli raketově, skokově, navýšit rozpočet na 2 %, tak to prosím je přes 80 miliard. Na to prosím tato republika v současné době nemá finance. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Chalupa. Omlouvám se, pane poslanče. Faktická poznámka pana poslance Gabala. Vážený pane předsedající, jen ke kolegovi Seďovi. Protože jsem měl možnost pracovat hodně externě v týmu prezidenta Havla, když jsme se připravovali na vstup do Aliance, tak i když nepsaný, ale vyslovený ústní závazek prezidenta tohoto státu je pro mne závazek. Nemusí to být pro všechny, ale pro mne to závazek mezinárodní platnosti je. Děkuji. Nyní už máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové.

Jedná se o pozměňovací návrh a jeho znění je: V části první Pozměňující návrhy budeme načítat až v podrobné rozpravě. Zatím se nacházíme v obecné rozpravě. Chvilku vydržte, dostanete slovo. Neregistruji v tento moment nikoho s faktickou poznámkou ani nikoho řádně přihlášeného do obecné rozpravy. Jeli tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana ministra, případně pana zpravodaje, zda si chtějí vzít závěrečné slovo. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Děkuji. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Chalupa. Ještě jednou dobré odpoledne.